To znamená, ty dotazy, a s těmi jsem nebyl spokojený, jsou: Kdo bude určovat, co je a co není pravda?

A my tady máme příklady některých věcí, kdy se dokonce mazaly příspěvky, byť na soukromé sociální síti na Facebooku, které se týkaly například Donalda Trumpa a podobně.

Já vám děkuji, pane premiére. Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo, a poprosím kolegy a kolegyně o ztišení.

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, myslím, že otázky, které položil pan poslanec Nacher, jsou nepochybně závažné a těmito věcmi se zabývat musíme. Jsem přesvědčen, že veškeré dostatečné odpovědi byly obsaženy v mé písemné interpelaci, ale to je právě věc názoru a toho, v tomto případě naprosto legitimního a korektního, že pan poslanec se domnívá, že tam všechny ty odpovědi, které on očekává, nejsou. Pan poslanec tady zmínil nějakou časovou osu.

A souhlasím s panem poslancem, že některé věci, které v jeho původní interpelaci byly, už se vyjasnily, ne ani přežily, ale vyjasnily. Tady bych připomenul kritiku, která tu zaznívala na vypnutí některých webů. Opakovaně jsem při interpelacích vysvětloval tedy ústních, v tomto případě skutečně ústních interpelacích vysvětloval, že vláda žádné weby nevypnula, ale zpravodajské služby daly určitá doporučení, soukromý provozovatel domény na ta doporučení reagoval, dočasně ty weby vypnul. Bylo zde řečeno: O tom může rozhodovat jenom soud. To tak úplně pravda není, může rozhodovat i ten soukromý provozovatel. Ale soud v tomto případě rozhodl, protože byla podána žaloba na tento postup. Městský soud v Praze odmítl žalobu na blokaci dezinformačních webů a v rozsudku mimo jiné stojí, že i při vědomí zaručení práva na přijímání informací jakožto odrazu svobody projevu nelze dovodit veřejné subjektivní právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní internetové stránky. Čili tato věc je vyřešena a nakonec ani k další blokaci těch webů nedochází, byť soud rozhodl způsobem, který jsem tady popsal nebo citoval, a tuto žalobu na blokaci dezinformačních webů odmítl.

To by nás také ani nenapadlo a mě by to nenapadlo ani minutu a zase bych byl první, kdo by tomu bránil.

Tímto způsobem postupují všechny demokratické země a to je v pořádku.

Neděláme to tím, že bychom někoho omezovali, že bychom něco zakazovali, a nejsou tady ani žádné náznaky toho, že by něco takového vláda nebo kdokoliv jiný z orgánů státu dělal, a nedělá to ani zákonodárná moc, která by k tomu měla největší kompetence. Nic takového se v České republice neděje, je tu zachována naprostá svoboda slova, naprostá svoboda projevu, naprostá možnost získávat jakékoliv informace odkudkoliv, je tu zaručena i vysoká míra svobody médií.